Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dovolte prosím, vážené kolegyně a vážení kolegové, abych ještě i já okomentovala otázku víceletého finančního rámce. Je to tak, že Evropská unie, ten projekt je od samého počátku projektem na cestě a projektem, který se vyvíjí a samozřejmě musí reagovat i na změněnou situaci jak uvnitř členských států, ale i okolo nás.

Dále zde máme bod konkurenceschopnost.

Vážená paní poslankyně, já se omlouvám, ale skutečně to nejsou podmínky pro to, abyste mohla pokračovat. Já bych požádal, aby diskuzní hloučky se rozpustili a abychom se mohli věnovat projednání tohoto bodu.

To je realita. A já jsem dokonce přesvědčena, že to jinak být nemůže, že zkrátka tak velký projekt má i politický rozměr.

Máme zde samozřejmě i další oblasti, jako jsou přírodní zdroje a životní prostředí. Asi nikdo z nás nebude pochybovat o tom, že i to je oblast, kterou bychom měli řešit společně, že vítr, který nám tady fouká, to ovzduší, které tady máme, nezná hranice.

Vnímám to, že toto je velmi citlivou otázkou na české politické scéně. Další oblastí, která je podporována objemem 35 miliard eur, je migrace a správa hranic. Je to téma, o kterém tady často hovoříme, a jsou tady konkrétní kroky, které již byly učiněny. A já považuji za velice správnou cestu to, aby toto bylo řešeno z velké části právě na evropské úrovni.

Ano, hrají tam roli i národní složky, musí být součástí toho projektu, ale pokud tam budou i naše peníze, měli bychom i my a ostatní členské státy mít pod kontrolou, že naši kolegové opravdu společnou hranici kontrolovat budou.

Je naprosto zřejmé, že je v našem životním zájmu mít bezpečné okolí, ať už se to týká zemí západního Balkánu, nebo východního partnerství.